Za prvé.

To je samozřejmě do jisté míry možno vnímat jenom jako jistý výkřik, na druhou stranu vláda i toto doplňuje konkrétním závazkem, že předloží analýzu stávajících možností exekucí, jejich forem a samozřejmě i jejich úzkých míst. Za druhé.

Absence přechodných ustanovení, která návrh neobsahuje, je velmi zvláštní legislativní postup, přiznám se, krajně neobvyklý, aby pro již zahájená exekuční řízení neexistoval návod, jak postupovat poté, kdy nabude účinnosti tato norma, protože v procesním právu platí zásada, že řízení již zahájené se dokončí podle dosavadních předpisů.

Obávám se, že by to mělo tedy docela zásadní právní spory v oblasti již zahájených exekučních řízení a za druhé to má nepochybný dopad na princip právní jistoty, který by měl i parlament jako zákonodárný sbor samozřejmě ctít. To je zcela nepochybné.

Představa, že se jenom prostě zastaví, to s ohledem na procesní zásadu, že by proces měl být dokončen podle procesního předpisu, podle kterého byl zahájen, tak to by měla právní úprava tedy výslovně řešit, pokud by tomu tak býti nemělo. Já bych mohl přednášet řadu námitek k tomu, co zde je předkládáno.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura.

Já se nechci pouštět do teoretických právních úvah, ale pravděpodobně jsou navrhovatelé vedeni nějakým smutným příběhem. Myslím si na druhé straně, že vytvářejí prostředí k tomu, aby se to účelově zneužívalo.

A jak se má věřitel domoci svých práv? Tím, že řekneme: Já jsem sice nabýval majetek, ale nevěděl jsem, že můj partner mezitím dělá dluhy.

Ten zjistí, že pak ten člověk možná i papírově platí nájem svému manželovi, manželce v honosné vile, ale zjistí, že svoji pohledávku nemá čím uspokojit, protože majetek nebyl ve společném vlastnictví manželů, ale byl ve vlastnictví manžela či manželky.

Říkám, právo má být přehledné.

Nepovažuji to za dobrý nápad.

A chci říct jednu věc.

Ten majetek je prostě manžela či manželky. Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem zde máme přihlášenu do diskuse paní ministryni spravedlnosti Válkovou.